V souladu s volebním řádem tedy do druhého kola, bude druhé kolo, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, Lukáš Černohorský a Pavla Golasowská. A teď vás chci moc poprosit o vaši pozornost.

Já už to čtyři roky trpělivě opakuji, budu to opakovat i dál. Takže bohužel zrovna tady u té volby zbytečně se posouváme do druhého kola kvůli devíti lístkům, které byly kolegyněmi a kolegy špatně označené. Za volební komisi technicky je v tuto chvíli druhé kolo připraveno, ale já teď nemohu navrhovat termín, to nechám na vás, resp. na dohodě předsedů klubů. Avizuji, že možná pokud by si některý z klubů vyžádal před finálním hlasováním o rozpočtu pauzu na jednání klubu, tak bychom se mohli domluvit na deseti minutách na vydání lístků a mohli bychom tedy v této chvíli ještě to druhé kolo zorganizovat. Takže tolik k volbám, děkuji za pozornost. Pane předsedo, možná to zvládneme dohodnout se takto: Já mám avizováno, že klub ANO si přeje po skončení rozpravy půl hodiny pauzu.

Pokud ne, tak po skončení rozpravy bude pauza 40 minut a v prvních deseti minutách proběhne druhé kolo. Teď faktická poznámka pana poslance Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já se domnívám, že jsem tady dneska špatně slyšel pana předsedu volební komise kolegu Kolovratníka, když říkal, že výsledek se dozvěděli novináři dřív než plénum Poslanecké sněmovny.

Ale já si myslím, že první, kdo by to měl vědět, jsou členové tohoto ctihodného sboru, to znamená poslankyně a poslanci Parlamentu České republiky. Moc prosím, aby se toto tady neopakovalo, protože opravdu je to nešvar, který poslední dobou bohužel zažíváme na všech úrovních.

Já si také dovolím obrátit se prostřednictvím předsedajícího na předsedu volebního výboru.

Já si opravdu zcela vážně nedovedu představit, že by se něco takového stalo na úrovni kraje, že by se zveřejňovalo, jakým způsobem proběhly lístky, které jsou neplatné. A jsem přesvědčen, že už se to víckrát nebude opakovat. Teď pan předseda Bartošek fakticky a potom fakticky pan předseda volební komise.

Nemá smysl opakovat to, co zde zaznělo.

Omlouvám se a nechci zdržovat, ale musím reagovat za prvé v dobrém na Ivana Adamce. Já s tím souhlasím. Beru to tak, že ve chvíli, kdy je sečteno a je podepsán protokol, kdy celá komise podepíše protokol, že ta volba je uzavřena.

Já za sebe s tím souhlasím a určitě je to správně, ale prosím lidsky, kolegové, zase pochopte, je nás téměř 20 v té volební komisi a já nemohu zakazovat členům, aby odevzdávali mobily nebo abychom z toho dělali něco tajného. Takže bavíme se o tom momentu po podepsání protokolu, kdy je volba uzavřena, odsouhlasena, a vyhlášením tady na plénu.